Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Rozšíříme tím smluvní základ pro tuto oblast. Je to velmi ve prospěch České republiky.

V něm bude uveden seznam trestných činů, pro které může být předání povoleno podle práva České republiky.

Pokud to právo obou zemí připouští.

Kromě všech těch standardních opatření a požadavků splňuje i zásadu speciality.

Děkuji vám za pozornost a prosím o laskavé pozitivní posouzení tohoto návrhu veskrze prospěšné dohody. Děkuji, paní ministryně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.